Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo. Chtěl jsem podpořit pozměňovací návrh poslance Kaňkovského, ale naopak ostatní pozměňovací návrhy týkající se očkování nesou v sobě určitá rizika nahlodání toho systému povinného očkování. Chtěl bych říct jeden argument, který tu ještě nezazněl, že v každém případě očkování zanechává několik procent dětí, které nemají imunitu, nezískají ji díky zvláštní reaktivitě, a potom tyto děti jsou ohroženy podstatně více vznikem chorob zejména v hromadných zařízeních pro děti, a proto je tady ten požadavek, aby byly očkovány děti všechny, aby se toto procento a ta pravděpodobnost onemocnění těch dětí, že to na ně někdo přenese, snížila. Jinak pokud jde o ten hlukový návrh bodu A11, tak tady bylo trošku necitlivě řečeno, že zdravotní výbor nějakým způsobem snížil ochranu lidí před hlukem.

Jinak ta situace prostě nemá řešení, než tady vybourat kus magistrály. Takže ten návrh nahrazoval jenom nejistotu právního stavu. Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně Kovářová má slovo. Ráda bych reagovala na příspěvek pana zpravodaje prostřednictvím pana předsedajícího. Jakmile se jednou otevře prostor pro trvalé výjimky, tak je to nevratné. Obávám se, že není tak jednoduché zrušit trvalou výjimku, jak zde bylo prezentováno. Nicméně myslím, že ani pan zpravodaj není předkladatelem tohoto pozměňujícího návrhu. Čili bych očekávala, že se k němu předkladatel vyjádří. Další faktickou poznámku má pan poslanec Farský. Je zatím posledním přihlášeným.

Nedomnívám se, že tento návrh znamená ohrožení očkování. Já se naopak domnívám, že nastolení důvěry namísto restrikcí povede spíše k tomu, že očkování v rámci vysvětlování se stane rozšířenějším. O co bych vás chtěl ale výrazně požádat, je o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Je to návrh, který zruší jeden zbytečný papír posudek lékaře, který se vydává 150 tisícům zdravých dětí ročně, které jezdí na tábory. Teď mluvím z pozice vedoucího tábora, mluvím z pozice i člověka, který toto prodebatoval s Českou radou dětí a mládeže, a zároveň z pozice té reality. Ten papír je skutečně zbytečný, zbytečně zatěžuje lidi.

Takže skutečně je to zbytečné lejstro, které jenom obtěžuje lidi, stojí hromadu peněz. Máme šanci zrušit jeden ze zbytečných papírů. Moc takových šancí hlasování tady ve Sněmovně není, proto bych vás chtěl poprosit o pozornost a o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Děkuji. Děkuji panu poslanci Farskému. Pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, tak končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim on i pan ministr vyjádřil své stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Sněmovnu prosím o klid, aby každý znal proceduru, jak budeme hlasovat. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, opravdu dovolte, abyste dobře poslouchali, protože procedura díky počtu pozměňujících návrhů je nechci říct, že složitější, ale je potřeba, aby opravdu bylo jednoznačně věděno, o čem všichni hlasujeme. Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných dle zákona a podle sněmovního tisku 270/6 v následujícím pořadí.

Budeli přijat, je pak nehlasovatelný návrh pod bodem A40. Pokud bychom tento bod neprohlasovali, tak za třetí budeme hlasovat o bodu A40. Za čtvrté. Původní návrh je, abychom hlasovali o bodech A1 až A39 společným hlasováním. Vzhledem k tomu, jaké zde byly návrhy, tak si dovolím pozměnit ten návrh hlasování, že bychom hlasovali A1 až A10 v jednom bloku. Potom bychom hlasovali samostatně o bodu A11 a potom bychom hlasovali o zbylých bodech A12 až A39.

Za čtrnácté budeme hlasovat návrh pod bodem C2.

Za šestnácté budeme hlasovat návrh pod bodem D3.